Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Vážený pane předsedo, navrhuji zkrácení na třicet dnů. Děkuji. Registruji tento návrh a předávám řízení schůze současně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat.

Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já poprosím pana zpravodaje, aby zvážil svůj návrh na zkracování na třicet dnů. Budeme se začátkem srpne scházet k projednávání druhého čtení tohoto zákona.

I těch třicet dní může něco znamenat, protože máme před sebou ještě minimálně dva výborové týdny. Ve dvou výborových týdnech můžeme jednat.

I když není příští týden, je výborový týden. Takže můžeme to klidně zařadit. Kdo hledá cestu, najde i cíl. Děkuji.

Prosím o klid sněmovnu. Máte slovo.

Schůze Poslanecké sněmovny končí 10. července podle plánovaného toho.

To fakt nedává žádný smysl.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Neměl pravdu, když říkal, že jsou ty týdny dva. Tak bych ráda uvedla toto na pravou míru. Děkuji. Stahuji svůj návrh na třicet dnů.

Děkuji, že jste mě vyslechli. Děkuji.

A to je stížnost, se kterou se na nás obracejí už delší dobu. Takže já jsem velmi ráda, že je na stole tento návrh.

Ale takto přece ten návrh není. Tady jde jenom o to, jak se to bude vykazovat nebo nebude vykazovat.

A jsem přesvědčena o tom, že by měli mít stejné podmínky, jako má třeba armáda.

Mám tři faktické poznámky, pak eviduji přednostní právo pana kolegy Kalouska.

Vážené kolegyně, slibuji, že vystoupím naposledy, ať budou reakce, jaké budou.

Ale jakmile máme udělat něco pro hasiče a pomalinku jim pomoci k odbourání administrativy, tak hledáme důvody, proč to nejde. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.